Takže tady procedurálně se pak bude o jednotlivých komoditách hlasovat zvlášť. Je tam zvlášť navržena ta 1,28 Kč za cigarety, zvlášť je navržena cena za doutníky, jemně řezaný tabák, a ostatní tabák ke kouření.

Takže pak prosím, až se o tom bude hlasovat, abyste i dopisy těchto, jak bych řekl, úctyhodných institucí mohli vzít v potaz.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Dříve než mu dám slovo, jenom abychom věděli, jaké je pořadí s písemnou přihláškou pan poslanec Fiedler a potom se připraví pan poslanec Urban a Koskuba, kteří se hlásili z pléna. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Ale jsem rád, že alespoň z pozice Hospodářské komory bude moci dále mít připomínky k daňové legislativě. Já jsem chtěl vystoupit k tomu, že tento návrh je samozřejmě potřebný, a se hlásíme k tomu, že vzhledem k našim mezinárodním závazkům má být schválen.

My jsme se snažili ...

Myslím si, že to je správná cesta, že ten dopad by měl být na každého spotřebitele zhruba stejný.

Kdo ví, jestli ne shodné.

Za takovéto situace samozřejmě rádi podpoříme tento návrh a budeme hlasovat pro jeho schválení. Kdyby však žádný z těchto pozměňujících návrhů nebyl přijat, prosím o pochopení, že nebudeme hlasovat pro zákon jako takový.

Děkuji, pane poslanče.

Dobré odpoledne, paní předsedající, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vystoupil krátce tady k tomuto návrhu zákona, který jsme projednávali v rozpočtovém výboru. Projednáváme zde novelu zákona o spotřební dani na tabákové výrobky a tváří se to, že jde o technickou novelu vynucenou Evropskou unií. Prakticky se však ale jedná o zásah do dosavadní struktury spotřební daně a její změnu, což jsou v podstatě věci, které již tady říkali mí předřečníci, takže nebudu zbytečně komentovat to, co zde již bylo řečeno. Vláda chce zvyšovat cenu cigaret dražších více než těch levných, to bylo tady také rovněž řečeno. Pokládám to za naprosto nelogické. Jediný logický a správný směr by byl tyto daně sbližovat tak, aby po určité době došlo k jednotné sazbě i u cigaret tak, jako to je u lihu, a tak, jako je to například u nafty, pominemeli tedy zelenou naftu, kterou jsme tady také dnes projednávali. Celkově vzato, za správný přístup v otázce výběru spotřebních daní považuji ten, kdy se sazby na všechny kategorie cigaret i tabákových výrobků budou sbližovat. Podal jsem pozměňovací návrh. Jeden z těch, který jsem podal já, se liší od toho, co tady zatím zmínili kolegové, a týká se to zdanění tabákových listů. Vede k tomu zkušenost, kterou již udělali v Polské republice, kterou udělali na Slovensku, kde s tímto měli problém. Jsou tam v podstatě o dva roky dále. Obě tyto země postupně přistoupily i ke zdanění těchto tabákových listů, které se začaly zneužívat jako zdroj tabáku pro řezání na kuřivo. Tady vycházíme jednoduše ze zkušeností, které udělaly naše okolní země. Nárůst tohoto problému u nás byl v roce 2013, kdy právě Polská republika přijala zákonnou úpravu a zdanila tyto tabákové produkty, čili tabákové listy, a distributoři potom hledali další odbytiště, které nalezli u nás.

Ten názor je jednoznačný. Pokud bude v zákoně jednoznačně definováno, že veškerý tabák je předmětem spotřební daně, vyhneme se daňovým únikům. Je přece zájmem vlády a Ministerstva financí, aby výběr spotřebních daní byl co největší, a nikoli abychom měli daňové úniky.

Pokud to neprojednáme nyní, jistě dojdeme za rok k tomu, že budeme muset zase tuto úpravu projednávat a schvalovat.